Já vím, že to nikdy nebude pro všechny ideální, ale zkuste si představit tu šíři spektra tady ve Sněmovně, logicky, a nemyslím to bez žádných konotací, z levé části spektra, kde kolegové by byli ochotni ten seznam dramaticky rozšířit ve smyslu síly státu, síly státních investorů, až po kolegy na pravici, kteří byli velmi skeptičtí a velmi konzervativní k tomu, aby se ty stavby rozšiřovaly. A tomuhle jsme se věnovali ty tři měsíce jak ve skupině předkladatelů, tak i na hospodářském výboru a koneckonců i na podvýboru pro dopravu. Takže já tady jak směrem k vám, tak i směrem k ostatním kolegům, bohužel i k panu poslanci Zahradníkovi, kterého si jinak velmi vážím, musím avizovat, že na hospodářském výboru a ve třetím čtení budu proti přijetí těchto pozměňovacích návrhů, protože ta dohoda, která je velmi cenná i ve směru k Senátu, k veřejnosti a možná i k tomu Ústavnímu soudu, se opravdu rodila čtvrt roku, tři měsíce, a považuji ji za velmi, velmi vyváženou. A nechci dopustit to, že najednou různými parciálními názory, a prosím, teď to neberte ve zlém a není to myšleno ve zlém, tak se najednou začne rozpadat a něco se tam bude buď přidávat, nebo ubírat. Ale musím být i konkrétní, protože to se mě dotýká bytostně, jsem poslancem z Pardubic. Je to projekt, který jsme prezentovali hospodářskému výboru. Opět, vaši kolegové ten projekt viděli, seznámili se s ním. Je to projekt, vize, která je jediná v České republice, jediné místo v České republice, které propojuje všechny čtyři mody dopravy.

Je to jediné místo, které je schopno propojit čtyři mody dopravy.

Měli tam Baťův kanál, měli tam plavební stupně na Vltavě, a já jsem tohle opět vnímal jako ten kompromis, že jsme zúžili ten seznam a nechali jsme tam aspoň ty dva plavební stupně. Vysokorychlostní tratě, no to se mě dotýká úplně bytostně, protože my jsme tady před rokem přijali usnesení, vláda na tom začala pracovat, máme strategický materiál. Rozjelo se to, běží první dvě studie proveditelnosti, projektuje se rameno PrahaDrážďany, projektuje se rameno PrahaBrno. Přípravné práce běží.